Překvapil mě kolega Volný, když tady mluvil o smysluplné herně. Musím říct, že pro mě je hraní nepochopitelná věc, nechápu to.

Dokud neuvidím jednu myšlenku v praxi, která se týká registrace nejen heren, ale hráčů... My regulujeme herny. A já si myslím, že když máme patologické jevy, o kterých všichni mluví, ale realita statistik je trochu jiná, tak když tady máme tento problém, tak je potřeba regulovat ty hráče.

Pokud se toto nezavede, tak podle mě nikdy nezjistíme tu úplnou realitu.

Děkuji za pozornost. Požádám kolegu Ploce ještě o posečkání, mám tady dvě faktické poznámky.

Ano, tato vláda pouze navyšuje daně, zatím jsme nic jiného neviděli.

Je to jen díky tomu, že se nám podařilo omezit herny. Myslím, že jsme našli celkem rozumný konsenzus.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A vůbec se v této novele neřeší problematika klubů. Kde končí všichni ti nelegální hráči nebo vůbec nelegální herny? Jsou to soukromé kluby, na které nemůže dosáhnou ani obec ani ministr financí. Bohužel se tomu tak neděje.

Mnohonásobně více než dostáváme z loterií.

Aby obce měly méně než stát, obce, které řeší tu problematiku nejvíce a musí ty patologické jevy na vesnicích řešit co nejrychleji, tak věřím, že se najde takové řešení, které přinese úlevu především rodinám, kde takového hráče mají. Nebudu zneužívat situace, protože mi pan předsedající zapnul pozdě měření, a končím. Děkuji za pozornost.

Vnímám, že to je výsostné právo obcí, ale netvrdím, že je to šťastné právo, pokud se rozhodnou pro stoprocentní prohibici.

Takže chci upozornit, že je to na zvážení každé obce. Protože dnes ani ty kvízomaty nebyly odsouzeny, jak se ukázalo, ta druhá strana má podstatně víc peněz na právníky.